Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 205/9. Vítám mezi námi pana senátora Herberta Paveru, který už zaujal místo u stolku zpravodajů, a prosím, aby se k usnesení Senátu a zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se. Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty.

Tedy více než dvojnásobek tehdejšího schodku státního rozpočtu. Přiznám se, že při přípravách architektury elektronické evidence tržeb na Ministerstvu financí někdy v roce 2014 nikoho z mých kolegů ani ve snu nenapadlo, že se z ní stane výsostné politikum.

Vláda vyslyšela také přání 60 % českých firem, které jasně deklarovaly, že šedou ekonomiku považují za reálný problém, který ohrožuje jejich vlastní podnikání.

Ale ty výzkumy, které dokládají alarmující nespokojenost veřejnosti s tím, jak státu přes dvě desetiletí unikaly miliardy na daních...

A pokud nevěříte výzkumům, tak snad věříte své vlastní paměti.

A logicky ti, kteří byli po léta lhostejní, tak dnes, aby svou nečinnost omluvili, torpédují všechna opatření, díky kterým se daně konečně začaly vybírat.

Každý to už dneska v této zemi ví. Decimace podnikání se nepotvrdila. Veškerá čísla o počtech živností vám to dlouhodobě nekompromisně bourají. Nepotvrdilo se vůbec nic. Vytvořili jsme z EET nepřiměřené politikum a dnešní den nemá být opět ničím jiným než další smutnou oslavou tohoto politikaření.